Takže mi nepodsouvejte věci... Ale za vlády bývalého premiéra to nebyla centrální strategie. Že něco navrhujete? Vy vůbec netušíte, jak funguje státní správa. Vy tady len vystupujete, kritizujete všechno.

Děkuji.

Vážený pane premiére, za měsíc to bude rok od voleb. Premiérem jste tři čtvrtě roku. Brzy budete ve čtvrtině svého mandátu, takže je docela asi vhodná doba už se ptát, co ze svých slibů jste splnil, jaké zákony, které pomáhají občanům a podnikatelům, jste předložil, jaké jsou vaše skutečné výsledky. My, Občanská demokratická strana, svoje sliby plníme. Návrh leží ve Sněmovně. Vaše koalice ho včera zamítla. Na programu této schůze jsou již naše dva návrhy. Takže my svoje sliby plníme, pracujeme. Každý týden přicházíme s novými konkrétními návrhy, zpracovanými do podoby novel zákonů. Když se ale podívám na program Poslanecké sněmovny, tak tam žádné takové vládní návrhy nejsou. A tak se vás ptám, pane premiére, na tři konkrétní věci. Zaprvé.